Abych nebyla jen kritická, zákon upravuje také pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic, jakož i přestupky a správní delikty související s ochranou hranic.

Těmto odpůrcům chci vzkázat: Může někdo z vás garantovat českému národu, že nikdy nebudeme vystaveni takové situaci, jaké jsou vystaveni Maďarsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko či další evropské země? Můžete nám garantovat, že v příštích letech nenastane v Evropě zase migrační krize? To nikdo říci nemůže. Problém je právě opačný. Řeknu vám alespoň tři důvody. Evropská unie není schopna ochránit vnější hranice Evropské unie, přestože ji k tomu všichni vyzývají, přestože se pořád jedná. Ochránit hranice prostě neumí. Už je to rok, co se do Evropy valí tisíce imigrantů, a žádné skutečné řešení nebylo přijato. To je jediné, co Unie pro naše bezpečí udělala. Všechny ohrožené státy pochopily, že se o ně nikdo nepostará, všechny se o sebe musely postarat samy. Proto máme plot v Maďarsku, proto teď plot staví i Rakousko. Druhý případ situace na Blízkém východě ani jinde ve světě se jen tak nevyřeší. Uprchlíci z bojem zasažených oblastí, ekonomičtí imigranti, ti všichni pocházejí z míst, kde jsou problémy dlouhodobé. Afghánistán, Irák ani Afrika přes zimu zázračně nezbohatne a vidina evropského sociálního státu požene nelegální imigranty dál. A za třetí.

Nelegálních imigrantů se do Evropy dostalo jen letos přes milion, protože viděli, že to jde tak jednoduše.

Lepší důkaz snad ani nemůžeme chtít. A proto právě zde apeluji. Česká republika si musí ochránit své hranice. Musí k tomu být dostatečně právní prostředí a samozřejmě na to musí být vyčleněny i adekvátní prostředky.

Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Havlové. Ještě je přihlášen jednou pan poslanec Marek Černoch. Ještě jednou děkuji za slovo.